Já vám řeknu ta čísla z odpovědi, ale ve skutečnosti to naprosto hlavní, ta hlavní otázka na paní ministryni, je, jestli je zajištěno, aby mohli být akreditováni noví posudkoví lékaři. Abych dostala odpověď na to, kdy proběhla akreditace nového programu a k jakému cíli směřujeme. Usnadněním práce pak měl být podpůrný informační systém pro potřeby lékařské posudkové služby a tam zase naváže to na to, co se tu projednávalo před chvílí. Bylo zrušeno vytváření informačního systému komplet pro celou posudkovou službu v České republice a vypadá to, že zase bude jen si vlastní informační systém dělat Česká správa. Takže k tomu se také dotazuji. A na závěr vypíchnu tedy některá čísla z té odpovědi a to, na co já se doptávám. Vlastně jde o to, že bylo plánováno, že bychom potřebovali jako republika 351 služebních lékařských míst, ale do toho pracovního poměru, o kterém jsem hovořila, přešlo 287 lékařů. Takže nám tam chybí jenom čistě číselně přes 60 lékařů.

A teď a to je zase podstatné když se lidé odvolají, tak se ve čtvrtině až polovině případů tomu odvolání vyhoví ve prospěch klientů.

Ale to ty lidi nezajímá. Ti lidé chtějí vědět, jak to bude vyřešeno.

Čili roky není možné vlastně připravování nových posudkových lékařů? A ještě jedna důležitá věc. To, že řešení situace v IT chcete jako ministerstvo nechat čistě odděleně na řešení České správy, na samostatný projekt? se domnívám, že ten hluk je už pane předsedající? Tak, vážené paní kolegyně, páni kolegové, požádal bych vás o klid ve sněmovně! Diskuse, které se netýkají interpelace na paní ministryni práce a sociálních věcí, prosím zásadně v předsálí. Prosím, pokračujte. Děkuji. Opravdu už jenom poslední velice důležitá věc, že dnes není k dispozici jednotné datové úložiště, takže je nutné přepisovat lékařské zprávy a nálezy odborných lékařů do posudku. Mohlo by se to řešit mnohem jednodušeji.

Skutečně to zlepšení pro tisíce lidí, co čekají na vyřízení svých žádostí. A rovnou podotýkám, že nepovažuji za vhodné jít cestou nějakého outsourcování této agendy na soukromou firmu, což bylo uvedeno jako jedno možné řešení ve starých analýzách zaslaných z ministerstva, ale že by mě zajímalo, zda ministerstvo zvažuje cestu, kterou se vydala řada evropských i dalších zemí, a to je využití nějaké možnosti, aby si lidé sami vyplňovali podrobné formuláře, podrobné dotazníky, tzv. sebehodnocení, a aby velkou část té práce dnes, vyplňování různých dokumentů těmi posudkovými lékaři, mohli udělat sami klienti.

Protože navazovala na zákon, který byl touto Sněmovnou na konci minulého roku schválen. Byla to tzv. první etapa reformy lékařské posudkové služby.

Já si myslím, že to je přesně ten stav, který popisuje tu situaci.

To znamená, že to je běh na dlouhou trať.